Poslouchejte, co říkám!

To není zlomená ruka. A o jakých nejbližších příbuzných mluvíte, když ošetřovné je pro rodiče? Pro rodiče.

A opravdu o tu omluvu vás žádám, protože to byla nehoráznost, co jste řekl.

Ale ještě včera řekl ministr zdravotnictví, že otevře školy 2. listopadu. Já tomu pořád věřím.

Vaše dvě minuty, prosím, máte slovo.

Takže je to jednoduché.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů. Týkají se toho, že nárok na ošetřovné budou mít ti, kteří mají osobu navštěvující první stupeň základní školy. To znamená, není to omezeno tím věkem do 10 let, ale tím, že navštěvují první stupeň základní školy.

Chci jenom podotknout, že ty speciální vzdělávací potřeby jsou podle školského zákona, nikoliv podle toho, jak to máme uvedeno v písmenu a odstavci 1 v § 3. Zároveň bych tady právě ještě v rozpravě zmínila jednu věc a chtěla bych vás požádat o schválení způsobu hlasování o mém pozměňovacím návrhu pod písmenem C1 tak, že bude hlasováno pouze o mnou navrhovaném znění § 3 odst. 1 písm. c), které upravuje nárok na ošetřovné i pro zaměstnance pečující o osoby navštěvující první stupeň základní školy, a dalším hlasováním o znění § 3 odst. 1 písm. d), které se týká nároku na ošetřovné pro zaměstnance pečující o osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já to všem přeji.